Není k tomu žádný důvod.

Nezlobte se na mě, to je schizofrenie.

Protože vaše slovo má být ano, ano, nebo ne, ne.